Děkuji. Zároveň se omlouvám za procesnost, ale více ji již zkrátit nemůžeme. Každý bod musíme takto alespoň v té minimalistické verzi projednat.

Poté postupuje nominace k nám do volební komise. Volební komise tedy navrhuje i zde tajnou dvoukolovou volbu. Já prosím, abychom o ní hlasovali. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Jak jste řekl, pane předsedo, dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 42. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Zde prosím o přerušení bodu k provedení volby a otevření posledního volebního bodu. Já vám děkuji.